Tohle si myslím, že souvisí s bezpečnostní situací, souvisí to i s počty policistů, které máme mít, nebo které chcete mít, které se vám nepodaří náborovat. A proč se vám je nepodaří náborovat, to tady při svém vystoupení vám i kolegům sděluji. Nepodaří se vám je náborovat proto, protože je neumíte motivovat. Neumíte je motivovat ani tím náborovým příplatkem, ale neumíte udržet ty, kteří už něco ve sborech umějí a kteří chtějí sloužit České republice dál. Bohužel celá tato vláda a ministr vnitra udělali za tři a půl roku pro bezpečnostní sbory žalostně málo. Když jsem tady panu ministrovi říkala, jestli by si nechtěl alespoň týden, ideálně měsíc, chodit v policejních ne kanadách, ale botách, tak na to nereagoval.

To, co vy jste sliboval, a ti policisté to slyšeli, slyšeli jsme to my všichni v mediálních vystoupeních, ať už to bylo po Uherském Brodě, nebo při jiných příležitostech, tak z toho jste bohužel pro policii nedodržel vůbec nic z hlediska jejich vybavení.

Ale jestli by nebylo efektivnější, než aby si testovali policisté různá rychlá BMW, aby skutečně měli vybavení, které jim vy jako ministr vnitra máte garantovat a zajistit pro bezpečný výkon jejich služby.

Nepodařilo se vám, pane ministře, policisty ani personálně stabilizovat. Podstav v Praze, kdy musí být stahováni policisté z jiných krajů, kde pak naopak chybějí, a když nastane mimořádná událost, tak se, jak už jsem tady říkala, obracíte na ministra obrany, aby vám pomáhali vojáci, a známe případy nejenom z Vrbětic. Nedaří se vám nákup a výměna uniforem. Víte, že tam je úplně prázdno? A další věci, jako jsou odznaky příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování.

K čemu to občanům České republiky je? Ne, ti lidé chtějí policisty v ulicích, policisty, kteří jsou dobře zaplaceni, lépe zaplaceni, než aby dělali v nějakém pražském supermarketu, a o které se rezort Ministerstva vnitra stará tak, aby nebyli ani oni ohroženi na svých životech! Takže opravdu Česká republika má nejvíce generálů v předlistopadové a polistopadové historii.

Vláda nepředložila žádné systémové řešení, a novela služebního zákona je tak promarněnou příležitostí. Osobně bych si přála, aby tomu tak nebylo a abychom této příležitosti využili alespoň my poslanci, protože volby budou znamenat další odklad, než se vůbec nová vláda rozkouká a rozmyslí, co s personální situací v bezpečnostních sborech dělat. A jak si vlastně představuje tato vláda, pan ministr vnitra Chovanec a policejní prezident Tuhý stabilizaci policie do budoucna?

Mimo jiné, a teď prosím o pozornost, se dozvíte, kudy povede cesta České republiky v boji proti terorismu.